Jde o interpelaci pana poslance Zbyňka Stanjury na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci pracovněprávního postavení českých dopravců na francouzském trhu. Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pokud přijde žaloba a pokud Francie nakonec bude odsouzena, bude nucena tento zákon zrušit, tak to bude trvat nějakou dobu. Nevím přesně, co se stane s tím, že naši dopravci budou muset platit pokuty. Už to není teorie, už je to praxe. Zaznamenali jsme v tisku, že už někteří dopravci obdrželi pokuty za to je to úplně absurdní , že český řidič, který jezdí pro českou firmu, nedodržuje francouzskou minimální mzdu.

První dotaz, jestli se něco změnilo od konce července.

Takže další byrokracie, další náklady pro české podnikatele. Tato regulační opatření se přijímají na ochranu domácího trhu. Je to nekalá konkurence z mého pohledu. Je úsměvné, že ti, kteří mají nejvíce slov o svobodné soutěži a volném trhu, potom ve svém zákonodárství, případně ve své praxi toto porušují a chrání svůj krk. Představte si situaci, kdy by to bylo naopak. To by bylo kritiků od starých členských zemí EU, co si ten nováček dovoluje, jak to, že dává svá pravidla!

To by bylo křiku!

Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Do rozpravy se přihlásil ministr dopravy České republiky Daň Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Kdyby je najali za francouzskou mzdu, asi by nebyl problém.

Oni bohužel stejný krok jako Němci neudělali, já jsem minulý týden byl v Bruselu kvůli jiné záležitosti a hovořil jsem s paní komisařskou Bulc a tuto otázku jsme rovněž probrali.

Kroky určitě děláme.

Jakým způsobem, jestli pomoci speditérům, pokud jsou pokutováni, já si myslím, že to je citlivá otázka, která by potřebovala delší debatu, zejména proto, protože souhlasíme s tím, že žádná země by neměla vyžadovat použití minimální mzdy zejména pro tranzit.